Přistoupit za této situace k dalším rozpočtovým restrikcím je absolutní nesmysl.

Takže spíš je to optimistické a možná to bude méně. Takže já si myslím, že by vláda měla doplnit návrh rozpočtu o rizika, která jsou již patrná v ekonomickém růstu, a samozřejmě naši kolegové budou o tom mluvit konkrétně, a případně nově vzniklé příjmy vyplývající z inflačního vývoje byly použité v prvé řadě na udržení koupěschopnosti našich občanů. A já znovu opakuju, že by vláda měla jasně říct: tady jsme dostali 62,2 miliardy, 21 dáme na důchody, protože musíme podle zákona, ano, potom, znovu opakuji, vás žádám, abyste odpustili DPH na energie, tak jak jsme to my udělali, listopad, prosinec.

Pro nás ten rozpočet je absolutně nepřehledný a bylo by dobré ho vysvětlit.

To vidíme na Úřadě vlády, vidíme to předsednictví. Vy stále opakujete, že nemáme dobré veřejné finance.

Ale Praha?

A měly přebytkové hospodaření. No proč? My jsme jim dávali peníze. Ale to samozřejmě nikdo nechce přiznat.

Čtyřicet dva.

No a samozřejmě my tady máme tu rozpočtovou radu.

Že jsou nějak politicky orientovaní. A já stále slyším tady, jeden deník že je financován nějakými politickými stranami. Ten deník teď dokonce napsal, že já jsem byl na rozpočtovém výboru, tak všem novinářům oznamuju, že už to byl druhý můj výbor.

Takže vy tam máte vatu. A tady někdo argumentoval, že jak my vlastně platíme za úroky.

Banky. Šest miliard měsíčně! Vážení občané, 6 miliard!

Takže tady já jsem vlastně... A já myslím, že to zdravotnictví si to skutečně nezaslouží. Není to pravda.

Díky bohu, našim předkům, že ho postavili. A České Budějovice a další. Nechápu proč. Takže není pravda, že ty investice nejsou připravené.

A my samozřejmě vám budeme fandit a pomáhat a určitě. Obchvat Prahy.